K samotnému meritu věci. Novela, jak už tady bylo řečeno, se týká školek, týkala se povinného zajištění místa pro dvouleté děti ve školkách, které novela navrhuje zrušit, týkala se povinného předškolního vzdělávání a týkala se otázky placení.

Tady si dovoluji ocitovat zprávu České školní inspekce.